Má to úplně jiný základ, než když jste se právě vy, poslanci vládní koalice, snažili v minulém volebním období odvolat mě z pozice místopředsedy Sněmovny.

A nyní bych to vysvětlil. Vláda Petra Fialy z ODS v minulém týdnu zveřejnila novou podobu svého programového prohlášení. Tento dokument obsahuje mnoho záměrů, které hnutí SPD zásadně odmítá. Vláda například o rok posunula revizi fungování státní správy z hlediska její efektivity, která by byla možným základem pro účelné omezení státní byrokracie. Z programového prohlášení také vypadl návrh na zavedení daňové brzdy, která by při překročení zákonem stanovené daňové kvóty zakazovala růst daní. To nás opravňuje k obavám z toho, že vláda hodlá zvýšit některé daně, například z nemovitosti anebo některé spotřební daně. Vládní představitelé hovoří také o zvýšení povinných pojistných odvodů pro živnostníky či nejnověji o zrušení slevy na manželku či manžela anebo o zrušení takzvaného školkovného, což je sleva na dani za náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení. V prohlášení oproti jeho původní verzi také chybí závazek udržet stávající podobu valorizačního mechanismu důchodů.

To považujeme v současné situaci katastrofálního nedostatku cenově dostupných bytů pro české občany, zejména mladé rodiny, za neomluvitelné. Takto zásadní změna programového prohlášení vlády v průběhu volebního období, která mimo jiné znamená i porušení mnoha předvolebních slibů vládních stran, musí vést podle názoru SPD i k novému hlasování o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, protože důvěra byla pětikoaličními poslanci původně dána za jiných podmínek s jinými sliby a závazky.

Vy nechcete, abyste si znovu požádali Sněmovnu o důvěru, takže je to další podvod na voliče, protože jste před volbami něco slibovali, to jste porušili, teď to ještě dáte na papír černé na bílém a nechcete, aby se to projednalo před zraky i vašich voličů ve Sněmovně.

byste jim měli nahlas vysvětlit, proč měníte všechny možné zásadní předvolební sliby a měníte programové prohlášení. To, že jsme vám říkali, když se hlasovalo o důvěře vládě, že vaše programové prohlášení je hloupost, že to je špatně napsané, že to je nereálné, že obelháváte občany to jsme vám tedy všechno říkali a vy jste tvrdili opak.

To by byl férový přístup, byl by to přístup opravdu silné vlády a byl by to přístup opravdu silného premiéra. Ale to, jak vidíme, nemůžeme od premiéra Petra Fialy vůbec čekat.

Jako druhý mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny dnes bych chtěl dát bod s názvem Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Já myslím, že o tom víme všichni, co se tady děje.

Tento systém zároveň neodhalil mnohé podvody a podle pracovníků Úřadu práce vyplatil mnoho milionů korun naprosto neoprávněně. Zastupující ředitel Úřadu práce a náměstek ministra Jurečky Karel Trpkoš na dřívější upozornění úředníků, aby systém kvůli těmto chybám vypnul, reagoval naprosto skandálně prohlášením, že aplikace šetří desítky milionů korun a zneužité miliony jsou jen jejich zlomkem. Pracovníci Úřadu práce ve své stížnosti uvedli také, že u žadatelů z Ukrajiny není možné ověření, zda se zdržují na našem území, nebo zda zde pracují, a přesto o sociální dávky žádají. Automatický systém také například poslal na jeden účet stovky tisíc korun pro různé žadatele, ačkoliv jedna domácnost mohla podle zákona dostat maximálně 15 000 korun měsíčně.

Požadujeme jeho okamžitou demisi. Hnutí SPD již před časem vypracovalo a předložilo návrh zákona, který by zneužívání sociálních dávek ukončil, ale poslanci vládní koalice jej ve Sněmovně odmítli vloni.